Pokud jde o zdravotnictví, které se tento zákon již několikrát pokusilo vyprodukovat, a tentokrát se snad blíží ke svému zdárnému konci, tak zdravotnictví má boj proti kouření jako první boj, který vyžaduje regulaci, a pokládá ho úplně za nejdůležitější.

TOP 09 jako každá jiná politická strana na této půdě samozřejmě je rozštěpena. Budou lidé, kteří budou hlasovat proti tomu zákonu, ale je tam i řada lidí, kteří ten zákon podpoří.

Děkuji. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy se svou přihláškou pan poslanec Benda a připraví se pan poslanec Bendl. Máte slovo.

Není to v žádném směru mým zájmem. Snažil jsem se ho velmi konstruktivně posouvat dozadu a nemůžu za to, že zhavarovalo hnutí ANO, které náhle vypovědělo koaliční smlouvu ministru Němečkovi a řeklo mu na poslední chvíli, že pro takový návrh zákona, který prošel touto Sněmovnou, ve své většině hlasovat nebude.

Tak to tvrdím, že není pravdivá věta, protože pak bychom museli tvrdit, že většina Evropy má prokuřácké zákony.

Na druhou stranu je pravda, že drtivá většina evropských zemí má nějaký typ liberace. Má většinou zákazy s možností právě kuřáren různého charakteru. Ale je to od toho, že někde mají podle plochy do 50 metrů zcela na svobodném rozhodnutí, někde mají právě možnost oddělených kuřáren, někde s obsluhou, někde bez obsluhy, někde s limitací místa. Ale není pravda, že by většina Evropy měla úplné zákazy bez jakékoli výjimky. Tady se snažíme být papežštější než papež. A já jsem na to opakovaně upozorňoval v předcházejících projednáváních tohoto návrhu zákona, že to pokládám za velikánskou chybu, která povede jenom k tomu, že budeme kuřáky vytlačovat na ulici. Ti lidé nepřestanou kouřit.

Takže já velmi prosím tuto Sněmovnu, zejména těch 94 poslanců, kteří pro to minule hlasovali, kteří usoudili, že je rozumný nápad schválit kuřárny, aby se nenechali zmást hysterií, která propukla v části špiček vládní koalice těsně po tom, co ten návrh zákona neprošel, a abychom v souladu se zdravým rozumem přemýšleli, jestli nějaký typ liberace nemá být i do tohoto návrhu zákona vtělen. A je mi celkem jedno, jestli to bude 25 %, nebo 30 %, jestli to bude oddělená místnůstka, úplně oddělená bez obsluhy.

Jenom vede k tomu, že se případně chodí kouřit do odvětrané místnosti a nevychází se ven na ulici.

Druhá poznámka a to je dotaz na ministra zdravotnictví. Vláda schválí návrh zákona přesně ve znění, které schválila předtím Poslanecká sněmovna, s výjimkou návrhu poslance Bendy. To ještě chápu, že je politické rozhodnutí špiček vládní koalice, všichni poslanci jsou si rovni, akorát Benda si je méně roven. Jsem na to celoživotně zvyklý a nijak mi to zásadním způsobem nevadí.

Absolutně.

Jiné vysvětlení pro toto posunutí účinnosti nemám. Myslím, že s účinností musíme každopádně hnout. Myslím si, že tam minimálně nějaká legisvakance být musí. Nemůžeme se tvářit, že to schválíme v půlce prosince a od 1. ledna to bude platit. To je poznámka k návrhu tak, jak byl předložen. Nyní ještě upozorním na několik problémů, které si myslím, že zůstaly v návrhu zákona přes poměrně upřímnou snahu této Poslanecké sněmovny alespoň ty největší omyly a bláznivosti, které tam zavedli militanti Ministerstva spravedlnosti (?), jinak jim říkat nebudu, vyřešit.

Kouření se mé poznámky netýká. Já jsem řekl, že si myslím, že by bylo správné mít kuřárny. Ale chci upozornit na chyby, které jsou v té alkoholové části a které tam stále ještě zůstávají a které povedou k tomu, že buď schválíme zákon, o kterém všichni budeme vědět od počátku, že nebude dodržován, což si myslím, že to je úplně to nejhorší, co můžeme v zemi dělat, a bohužel, upřímně řečeno, zrovna v regulaci kouření a alkoholu je to ten jeden z velkých problémů, který dneska existuje a který dneska připouští a říká do televize i drogový koordinátor, který říká: v každém supermarketu nakonec alkohol dětem prodají. A místo toho, abychom vynucovali plnění stávajících zákonů, tak se píšou stále tzv. dokonalejší a dokonalejší s pocitem, že když něco napíšeme do zákona, tak že se tím změní svět.